Prosím paní poslankyni Kovářovou, která se hlásí k programu, předpokládám. Poprosím sněmovnu o klid. Dobré ráno, dámy a pánové.

Proto bych vás ráda poprosila, zda by bylo možné podpořit jeho zařazení buď jako druhý bod dnešního jednání, anebo napevno na 13. hodinu. Děkuji. Takže jenom pro jistotu, paní poslankyně.

Prosím.

Poprosím kolegy, aby se ztišili. Děkuji vám.

Je to jednoduché administrativní odbourání byrokracie.

Ještě doplním, že ačkoliv návrh z opozice, tak vláda k němu přijala neutrální stanovisko, protože je to téma, které se tady už nějakou dobu diskutovalo.

Opravdu se omlouvám. Počkáme, až se sněmovna ztiší, a pak budeme pokračovat, protože opravdu neslyším, pane poslanče. Omlouvám se, ale neslyším, co přednášíte. Je to vcelku závažné téma, protože tady dochází ke znárodnění majetku obcí, a to v možná ve větším rozsahu, než jaké proběhlo v rámci vyrovnání v restitucích. Určitě to bude v desítkách miliard. Myslím si, že by poslanci tomu mohli dát i důležitost tu, abychom tento bod alespoň zařadili v jeho prvním čtení na jednání této schůze, protože skutečně se to spouští jako lavina.

Děkuji vám za pochopení jak u řidičáků, tak u majetku.

Děkuji za upozornění.

Takže se omlouvám, že zákulisní informace se ke mně nedostaly a ani se nedostaly k sněmovnímu IT.

Není tomu tak.